Otázku na pana ministra.

A protože jsem přesvědčená, že byste nebyli tak nezodpovědní, abyste rozhodovali...

Zmínila jsem to vzdělání nebo druh zaměstnání. Zmínila jsem i ty osoby, co jim test vyšel negativně.

Děkuji. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Kupka, poté pan poslanec Bendl.

To doprovodné usnesení by znělo: